Je evidentní, že většinu této Poslanecké sněmovny toto nezajímá, protože většina poslanců a poslankyň je rozhodnuta. Proto je nadbytečné, abychom tuto diskuzi protahovali a říkali si tady nové argumenty. A pravděpodobně v té svobodné vůli rozhodnete i o tom, jestli je pro nás důležitá kvalifikace, odborná zdatnost, schopnost respektovat současné orgány tohoto státu.

Jestli někdo z vás chce zpochybňovat práci tohoto úřadu, je to už ten krok, který je za hranou respektu k právnímu státu. Takže prosím, i to zvažte při své volbě. Děkuji vám. Pan poslanec Veselý stále vyčkává. Děkuji za slovo.

Byl takový poslanec tady, nebyl v našem klubu, nebyli jsme schopni ho donutit k rezignaci.

Kdybyste řekl, že hlasoval také pro, to je správná interpretace. Ale jeho hlas nebyl potřeba.

Jenom faktická poznámka.

Žádná přednostní práva ani faktické nevidím, takže to vypadá, že se ke slovu opravdu dostane pan poslanec Veselý, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nevím nic o tom, že by byl nějakým odborníkem v oblasti Národního bezpečnostního úřadu nebo národní bezpečnosti. A chtěl bych mu navrhnout, nebo připomenout mu, že vznikl podvýbor pro kulturu v rámci výboru pro vzdělání, a věřím, že tam by bylo jeho místo lepší.

Faktické mají přednost. Pokud to jsou přednostní práva, tak budete muset vyčkat. Já se nechci přetahovat, nicméně znovu. Nebylo mi porozuměno v tom, že situace, kdy jednotlivé režimy přebírají bezpečnostní složky pro službu v bezpečnostních složkách, není totožná situace, jako když se z nich pak stanou vysocí ústavní činitelé, kteří mají ty bezpečnostní složky kontrolovat. Takže abychom to uzavřeli.

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo. Jenom abych opravil tady kolegu ze sociální demokracie. My jsme to samozřejmě zvažovali. Pan Rozner je slušný člověk, všichni jsme přesvědčeni, nemá žádná negativa ve své minulosti, a jsme přesvědčeni, že pokud byl zvolen v demokratických volbách, povede tuto instituci řádně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. S faktickou? Tak fakticky pan předseda Bartošek. Dovolte mi lehkou nadsázku. Jestliže získal vaši nominaci, předpokládám, že víte, co děláte, protože on se do té problematiky velice dobře zabrousí. Teď bude mít slovo pan poslanec Vymazal a připraví se pan poslanec Profant. Omlouvám se panu kolegovi, nevšiml jsem si přihlášky paní poslankyně Černochové. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Možná to někoho překvapí, ale já se tady musím zastat pana kolegy Roznera, protože skutečně to, jakým způsobem fungují komise možná na rozdíl od předřečníka ze sociální demokracie vím, působila jsem v nich v minulém volebním období.